Ale jednoduchý dotaz. Už to vláda schválila?

A mohli jsme si ušetřit 30 minut a mohli jsme projednávat další interpelace. Je naprosto věcný.

Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, pane premiére.

Vážený pane premiére, neodpustím si to a musím reagovat na vaše vyjádření k mateřským školkám.

Vy jste paní starostce ze Semil slíbil, že zařídíte, aby dostala peníze na mateřskou školu z dotačního titulu. Vy jste hlasoval proti tomuto dotačnímu titulu. To za prvé.

To nemůžete zařídit vy. To vybírá komise. Tak opatrně s tím, jak nakládáte s těmito slovy. Za druhé.

A opět ANO hlasovalo proti tomuto návrhu. Říkáte, že řešíte tento problém od rána do večera. Bylo by bývalo jednoduché zvednout ruku pro tento dotační titul a děti mohly chodit do nových školek, maminky mohly chodit do práce, vy jste jim mohli ušetřit peníze za soukromé školky. A kdybyste podpořili takovýto dotační titul, tak byste skutečně něco udělali pro lidi, pro maminky, pro tatínky a mohlo by jim být lépe. Teď je s přednostním právem přihlášen pan předseda vlády Andrej Babiš.

Prosím, pane premiére, máte slovo. Děkuji za slovo.

Zase. Co jste vy tady udělali?

Ano, díky mně.

Já jsem s Ťokem našel peníze na opravy silnic druhých tříd. Tak to neříkejte. Já to mám zdokumentované. Protože já všechno, co dělám, mám na papíře.

Takže neříkejte, že to tak není. Je to tak. Proto naše veřejné rozpočty jsou nejstabilnější v Evropě a jedny z nejlepších. A jsme čtvrtá nejméně zadlužená země. Všichni nám závidí naše veřejné rozpočty. Důchodci dostali tolik peněz za tento rok, jak vy jste jim dali za šest let.

A když nebyl na vládě? Já jsem to vymyslel, my jsme to odmakali a děláme na tom, abychom sehnali ty peníze. My na tom pracujeme.